Takže to se asi...

Snížení povinné spoluúčasti. Přímá pomoc státu se spoluúčastí. Spolu Česko dáme dohromady.

Takže ty majetkové daně já tomu jako nerozumím.

Potom tady mám...

Jak chcete plnit ty...

Fakt jsem to nenašel, snažil jsem se.

My jsme vybojovali s vaším přítelem, polským premiérem Morawieckým, že Česká republika a Polsko a nikdo nemá žádný konkrétní závazek. To chceme. Ale ne za cenu zničení Evropy, ne za cenu, že se vrátíme do jeskyň a budeme jezdit na kole nebo chodit pěšky.

Za naší vlády na Evropské radě jsme udělali politickou dohodu, že se budou snižovat emise. A hlavně jsme tam prosadili, že nemáme závazek 55 % snížit. Nemáme závazek.

Někdo na tom vydělává.

Já doufám, že po příštích evropských volbách tohle skončí, protože to ničí průmysl.

Váš problém je, pane premiére, že vy jste vůbec nepochopil, jak máte prosazovat ty zájmy v Bruselu.

Na to jste si musel půjčovat?

Normálně to měla zaplatit a měli jste společně bojovat. A nakonec to dopadlo, jak to dopadlo.